Já se omlouvám za to, že jsem vyhlásil tříminutovou pauzu, ale přece jenom jsem chtěl předejít tomu, abychom postupovali nesprávným způsobem. Navrhuji postup, abychom hlasovali o návrhu usnesení. Poté co přijmeme nebo nepřijmeme usnesení, budeme hlasovat o návrhu usnesení jako event.

Kdo je pro takhle navrženou proceduru?

Hlasování pořadové číslo 55, přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 128, proti byli 3, zdrželo se 34.

Budeme hlasovat o usnesení mandátového a imunitního výboru, které máte všichni před sebou na svých lavicích. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 56, přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 6, proti 137.

Víme, o čem hlasujeme. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 57, přihlášeno 164 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 9. V tuto chvíli jsme se vypořádali s bodem číslo 375.